Zaznamenal jsem, že návrh byl zařazen zahraničnímu výboru jako garančnímu. Budeli to možné, dovolil bych si navrhnout, že sejmeme tíži debaty o této materii z ramen zahraničního výboru a doporučil bych potom přiřadit tuto smlouvu jako garančnímu výboru pro životní prostředí s tím, že bych zůstal zpravodajem i v tomto výboru. Děkuji zatím za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Omlouvám se, paní místopředsedkyně , nicméně pan předseda není omluven. Děkuju, pane místopředsedo. A připadá vám normální, že tady projednáváme takto závažnou věc, jako je Pařížská dohoda, a sedí tady ministr zemědělství, ministr životního prostředí a ministr kultury? Kde je ministr průmyslu a obchodu Mládek? Kde je premiér? Kde jsou ostatní ministři, na které tato Pařížská dohoda bude mít dopad, aby nám k tomu řekli svoje stanovisko? Z tohoto důvodu navrhuji přerušení do přítomnosti pana ministra Mládka, minimálně. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přerušení jednání Sněmovny k tomuto bodu do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu.

Návrh byl přijat a já přerušuji tento bod do přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu.